Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující otázku? Je zájem. Prosím, pane poslanče.

Takže já vím, že vás nemohu tlačit do té odpovědi, k té personální.

Je zájem o doplňkovou odpověď, prosím pana ministra. Děkuju, paní místopředsedkyně.

Já si myslím, že je zapotřebí trochu změnit postavení garanční rady Národní galerie. V současné době se na tom pracuje, brzy ten koncept představíme.

Tak to bych chtěl změnit. Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, ráda bych se vás zeptala, jaký je váš plán na personální zajištění, a hlavně udržení odborníků, jako je psycholog anebo speciální pedagog v pedagogickopsychologických poradnách a speciálněpedagogických centrech, jaké pobídky pro ně máte, aby v rezortu školství pracovat chtěli, a hlavně abychom je udrželi, protože i zpráva České školní inspekce jednoznačně ukazuje, že přítomnost těchto podpůrných pozic je velmi důležitá, žádoucí a tam, kde se žáci s určitým znevýhodněním vzdělávají, tyto pozice, jako je speciální pedagog, psycholog a asistent pedagoga, fungují velmi dobře. Česká školní inspekce také konstatuje, a je to samozřejmě i názor odborné veřejnosti, že jejich přítomnost zlepšuje odbornou péči, zlepšuje kvalitu vzdělávání a ulehčuje i práci učitelům.

Také děkuji. Pan ministr Balaš je omluven, tak vám bude, paní poslankyně, odpovězeno do 30 dnů písemně. Prosím. Vážená nepřítomná paní ministryně, v uplynulých dnech jsme měli možnost dovědět se z otevřených zdrojů, například Seznam.cz ze dne 11. 4., že 18. května letošního roku proběhne cvičení nácvik odvodního řízení krajskými vojenskými velitelstvími pro případ nutnosti provedení odvodů v budoucnu. Jste přesvědčena, že v této věci proběhla správná komunikace ze strany Armády České republiky? Byla do přípravy tohoto cvičení zapojena Česká lékařská komora, případně Svaz praktických lékařů?

Vůbec nezpochybňuji provedení tohoto cvičení, ale mám zde několik pochybností o způsobu přípravy a plánu jeho faktického provedení. Byl se někdo z těch, kteří připravovali toto cvičení, podívat do ambulance praktických lékařů pro dospělé, jak to tam vypadá v pracovní den v dopoledních hodinách? Pokud by tomu tak bylo, tak by nikdy nemohl být stanoven uvedený čas pro jeho provedení. Vidím zde, že opět bylo rozhodnuto ze shora o něčem, co není projednáno s těmi, kterých se má dotyčná věc týkat. Paní ministryně je řádně omluvena, takže i vám, pane poslanče, bude odpovězeno do 30 dnů v souladu s jednacím řádem. Další v pořadí je paní poslankyně Balaštíková, která interpeluje pana ministra Nekulu. Bohužel, paní poslankyni v sále nevidím, tímto tedy její interpelace propadá. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře vnitra, v první řadě děkuji za vaši přítomnost na interpelacích. V letošním roce se uskutečnily prezidentské volby, příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu a já jsem vás již několikrát žádala a vyzývala, ať už to bylo na bezpečnostním výboru, nebo prostřednictvím sociálních sítí, abyste mně a všem lidem předložil, kolik bylo v rámci prezidentských voleb vydáno a odevzdáno voličských průkazů.

Děkuji vám za odpověď. Také děkuji a nyní má prostor pan ministr Rakušan.